Naopak. Velmi si vážím činností všech spolků, které pracují pro lidi, dělají něco pro veřejnost a dávají možnost rozvíjet talent nebo zálibu v těchto organizacích a spolcích. Myslím si, že to je celospolečenský trend, a všichni bychom to měli podporovat jak celostátně, tak samozřejmě i v obcích a městech.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Kudely a po něm řádně přihlášený pan poslanec Hovorka. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, podepisuji se pod slova, která tady hovořil pan kolega Pavera.

Je to skutečně vyloženě záležitost mezi obcí a spolky. Patří to na jejich úroveň. A pokud budou obce neochotny tuto činnost podporovat, tak sebelepší zákon je k tomu nedonutí. Děkuji. Prosím k mikrofonu řádně přihlášeného pana poslance Hovorku.

Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, já také hlásím střet zájmu, protože jsem členem Českého zahrádkářského svazu a aktivní zahrádkář.

Byla to často, jak říkal kolega Seďa, půda, která byla zúrodněná za cenu velkých obětí a velkých nákladů. V době, kdy se začala měnit hodnota pozemků a hodnota půdy, tak samozřejmě zahrádkové osady se staly předmětem zájmu obcí a měst a často byly tlaky na to, aby zahrádkáři tyto pozemky opustili. To byl klíčový problém všech norem, které měly pomoci zahrádkářům, myslím, že od roku 2002, které se tady objevovaly. Pokud vím, ten pozměňovací návrh byl přijat. Myslím si, že to bylo to klíčové, co nejvíc trápilo zahrádkáře. Pokud se týká podpory veřejně prospěšné činnosti, kterou samozřejmě zahrádkáři vykonávají jako spousta jiných společenských organizací, pak každý moudrý, rozumný starosta takovou činnost podporuje v rámci možností. Myslím si, že ta spolupráce často bývá dobrá tam, kde jsou rozumní starostové.

Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Dvě faktické eviduji.

Tak poprosím pana poslance Adamce. Ten svoji přihlášku stahuje. Takže poprosím přece jenom pana poslance Bendu.

Reaguji tím na vystoupení pana kolegy Kováčika.

Věta první. Věta druhá říká: Podnikání spočívá zejména v pěstitelském pálení, moštování ovoce, sušení ovoce a vaření povidel. Věřme tomu, že ten zákon není dobře napsán. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Kováčik s faktickou. Prosím, máte slovo. Já to samozřejmě, paní a pánové, na sobě nenechám. Ale děkuji panu kolegu Bendovi vaším prostřednictvím, paní předsedající za úplný výčet činností a služeb, které zahrádkáři svým spoluobčanům poskytují, nikoliv v osadě, ale jako svaz zahrádkářů. Pan poslanec Šenfeld s faktickou. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Dámy a pánové, chtěl bych tady jen upřesnit jednoho předřečníka, kolegu Hovorku, kde tady říkal, že ten hlavní problém zahrádkářů byl vyřešen v zákoně o zemědělském půdním fondu. Já se obávám, že ten hlavní problém vyřešen nebyl. Podle mne se jedná o zákon o Státním pozemkovém úřadu, kdy já jsem byl jedním z iniciátorů, aby ti, kteří užívají pozemky jako zahrádkářské osady, si mohli odkoupit pozemky, a bohužel se nepodařilo. Zůstalo v zákoně to, že si odkoupit sice můžou, ale za ceny stavebních pozemků, které jsou až čtyřicetinásobně vyšší. Takže ten problém vyřešen nebyl. Děkuji.

Děkuji, paní předsedající.

Pro mě je to zásadní, protože pěstitelské pálenice jsou mi velmi blízké, takže tady si naprosto rozumíme. Nepotřeboval k tomu zákon. A tak jak tady bylo řečeno, ta občanská společnost tak jenom důkaz toho: Moji rodiče se mají rádi a mám pět bratrů. A šlo to bez zákona. Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Pane navrhovateli? Pane zpravodaji? Není tomu tak. Nyní se vypořádáme hlasováním o návrzích. Jako s prvním se vypořádáme s návrhem na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, který přednesl pan poslanec Benda.

Prosím, pane poslanče? Myslím, že první bychom měli hlasovat o návrhu na zamítnutí. Nicméně pokud si to Sněmovna takto přeje, můžeme to přehodit. Takže nejdřív... Je to podle mě v souladu s jednacím řádem. Takže se vypořádáme s návrhem pana Bendy na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.